Tento program nemá končit 30. 6. a chceme v něm i nadále pokračovat.

A podotknu jednu věc, která často zapadá: To, co rozhoduje u těch škol o tom úspěchu a úspěšném nasazení, není nějaký pokyn Ministerstva školství nebo nasazení jednotné aplikace pro celou republiku, ale to, že ty školy okamžitě začaly komunikovat, nebo velmi rychle začaly komunikovat s rodiči.

To znamená školy, které dokázaly nastavit tento mix, byly velmi úspěšné a vycházely vstříc reálné situaci v rodinách.

Děkuji. Velkou debatu jsme měli dnes na školském výboru, kde jsme hodně řešili i speciální školy. A za ten přístup, pane ministře, k tomu, že přehodnotíte možná ty speciální školy, tak za ten děkuji. Pravděpodobně je dostáváte i písemně šlo by je zveřejnit? Pane ministře, šlo by zveřejnit zdravotní kritéria, která dostáváte? Někomu jsou jasná.

Jestliže je cílem, že děti mají být na vzduchu a nepotkávat se s občany, tak nemusíme řešit, jestli mají být na vlastním pozemku, nebo na cizím. Zároveň by mě určitě zajímalo i takové zdravotní kritérium, které dovoluje až 28 dětí v mateřské škole, maximálně 15 dětí na prvním stupni a žádné na druhém tedy krom devátých tříd. I k těm 15členným skupinám vlastně to tady říkala paní poslankyně Černochová. Tam, kde je personální nedostatek, tak vlastně dle vašich metodických pokynů má ředitel stanovit kritéria, na základě kterých vybere děti, které mohou do těch 15členných skupin. Ale ta kritéria jsou čistě na řediteli školy. A tady i ředitelé školy by potřebovali trochu poradit, aby nenastavili kritéria, která jsou diskriminační. Může takovým kritériem být věk dítěte? Tohle ten materiál, ten manuál neobsahuje. Zároveň úplně druhý extrém, a to je, když mají personální zajištění, mají personální zajištění, že pokryjí první stupeň základní školy, a vlastně ministerstvo, nebo ta kritéria jim zakazují, že by mohli otevřít třeba 15člennou skupinku na druhém stupni. Proč? Jestliže dodrží veškerá zdravotní kritéria, veškeré zdravotní nároky stejně jako u prvního stupně, proč by nemohli otevřít i na druhém stupni, pokud na to mají personální zajištění?

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

Naše město zřizuje 30 základních škol, přes 40 mateřských škol, samozřejmě se s tím velice obtížně pereme, nicméně důvěřuji našim ředitelům, že se s touto situací nějak vyrovnají, ani s nimi neřeším nějaké detaily.

A mimochodem tento systém neřeší ani to, co je podle mého názoru velkým problémem dnes.

Dětem prostě kamarádi chybějí, ať už jsou v jakékoliv věkové kategorii.

Co koneckonců vlastně těm školám, ředitelům, učitelům i nám jako zřizovatelům zbývá, my se tomu prostě přizpůsobit musíme. My jsme taky nakoupili všechny prostředky pro školy atd., ale já si nejsem jist tím, že je to správné.

Ale fakt si myslím, že ten hybridní stav není správný.